Já vám děkuji, paní poslankyně. Dovolte mi přečíst několik omluv.

Dobré ráno, kolegyně a kolegové, pane předsedající.

Ten poslanecký návrh šel do vlády a vláda dala zamítavé stanovisko k tomuto návrhu. Je to o osmi bodech, já to chci říci možná vlastními slovy.

Bohužel se nám nikdy nepodařilo překročit hranici 2 %.

Já tomu rozumím.

Minulá vláda tady dala koaliční závazek, že budeme do roku 2020 zvyšovat výdaje na obranu až na hodnotu 1,4.

No a jaký je důvod? Jak dopadla paní Parkanová?

To znamená, pan předsedající tam má ode mě návrh poslaneckého klubu ANO, abychom zamítli projednávání tohoto návrhu zákona v prvním čtení, a v rozpravě také potom ještě navrhnu, abychom zamítli tento návrh. Děkuji vám, pane zpravodaji. Pane předsedo, necháte mě otevřít rozpravu? Takže otevírám rozpravu a s přednostním právem... Jako faktická?

To, co tady říkal, měl říkat v rozpravě. Zpravodaj má jinou roli. To za prvé. Za druhé prostřednictvím pana předsedy pane kolego Hájku, vy si pletete Evropskou unii a NATO?

Evropskou armádu chválabohu nemáme, věřím tomu, že ji mít ani nikdy nebudeme. Takže prosím, trošku něco nejdřív nastudujte, než tady děláte chytrého. Že se někomu nedaří utrácet peníze, to je opravdu tedy důvod, proč nebudeme dávat finanční prostředky do rozpočtu. Vždyť tím zásadním způsobem popírá to, že lidé, kteří jsou v nějakých pozicích na ministerstvech, dělají svoji práci dobře. Byl to váš návrh zákona, byla to i vaše paní ministryně, která ho předkládala, byla jsem to já opět si to ověřte ze záznamu která jsem tady několikrát vystupovala a ptala jsem se, jestli ten zákon usnadní legislativní... akviziční proces z hlediska akvizic na Ministerstvu obrany.

Takže zase výmluvy? Vy jste tady vládli s panem ministrem Stropnickým v čele rezortu Ministerstva obrany čtyři roky, kolegyně a kolegové.